Schůzi předseda Poslanecké sněmovny svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 55 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 18. dubna letošního roku elektronickou poštou.

Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Tomáše Vymazala. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil. Kdo je proti?

To byly došlé omluvy a můžeme tedy pokračovat.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Pane místopředsedo, máte slovo. Připraví se pan kolega Miroslav Kalousek.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl jsem se vyjádřit stručně k tomu, co nás vedlo ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s těmi třemi navrhovanými body, tak jak o nich budeme postupně mluvit.

Proč se nenašel nějaký termín, kdy tady může být předseda vlády. Považuji to za výraz pohrdání opozičními stranami a myslím si, že něco takového je opravdu neobvyklé a neuvěřitelné. Ale dobře, není tu předseda vlády, není tu ani moc členů vlády, přitom se budeme dotýkat otázek, které jsou velmi závažné pro Českou republiku a jdou napříč rezorty. I to je výraz toho, co si vláda myslí o našich návrzích a jak podceňuje současnou vážnou situaci, které Česká republika čelí. Když jsme tuto schůzi navrhovali, tak jsem ji označil za cvičný poplach. Cvičný poplach proto, že se seběhlo několik varovných signálů, které by měly vyvolat poplach především v řadách vlády.

Ale ono se děje. A věci v pořádku nejsou a Česká republika začíná mít vážné problémy.